Děkuji.

Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 294 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, a sice k bodu 14 § 22 se přidává nový odstavec s číslem 6.